Vážený pane ministře, to, co chci interpelovat, není nic nového.

Ti si je nechávají v řadě případů zpracovat na zakázku a za nemalou úplatu u různých firem, které se na tuto činnost specializují a studentům své služby nabízejí celkem otevřeně na sociálních sítích. Ročně podle výzkumu, který v nedávné době učinila studentka Mendelovy univerzity Brno pro svoji diplomovou práci, proteče tímto podvodným byznysem neuvěřitelných 200 mil. korun. Podle odhadů si práci, ať již bakalářskou, diplomovou, či dokonce dizertační, která je jednou z podmínek pro řádné ukončení příslušného stupně vysokoškolského studia a získání akademického titulu, nechá ročně vypracovat až osm procent studentů.

Moje otázka tedy zní: Chystáte nějaká opatření, legislativní změny, např. zpřísnění trestu v případě odhalení?

Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ty základní nástroje tady teď v současnosti máme.

Je třeba vědět, že v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde a je tu jasné podezření na podvod, tak se tím mohou zabývat a musí orgány činné v trestním řízení, neboť se jedná o trestný čin podvodu.

Nyní rektoři tuto možnost a pravomoc mají, předtím ji tak jasnou neměli. Přijde mi, že to je spíše otázka, jak využívat.

Děkuji za tu odpověď. Já bych chtěla ještě doplnit to, že my na jednu stranu vidíme studenty, kteří využívají této možnosti a podvádějí s těmi pracemi. To jsou ty možnosti, o kterých jsem mluvila já i vy, jak to třeba postihovat. Na druhou stranu jsou tady ovšem firmy, které tohle všechno nabízejí.

Jestli naopak na této straně není to, co by se mělo nějakým způsobem řešit. Děkuji. Pane ministře, chcete ještě doplnit? V této chvíli nevím.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Vaše ministerstvo dosud nepřijalo dostatečná a efektivní opatření. Dovoluji si upozornit, že neřešení zdrojů pro krytí těchto závazků regionálních rad v době ukončování regionálních operačních programů bude mít významné dopady.

Dokdy budou přijata dostatečná a odpovídající opatření k zamezení negativních dopadů pro Českou republiku z titulu mnou uvedených rizik? Jaká byla přijata rozpočtová opatření pro zajištění krytí závazku regionálních rad? Děkuji za vaši písemnou odpověď. Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství ve věci kariérního řádu a veřejnosti.

Víceméně, protože pan ministr Štech tady už na celou řadu odpověděl, mě by skutečně zajímaly odpovědi na dvě otázky.

Pokud vím, tak už se tam řeší personální otázky. Nicméně kariérní řád ještě není schválen. Za prvé.